To byl návrh procedury.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další prosím? Děkuji.

Paní ministryně?

Návrh byl přijat. Další prosím? Ano, děkuji.

Prosím stanovisko? Paní ministryně? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Další prosím? Ano, děkuji. Takže teď jsme právě u pozměňovacího návrhu B10, který bych poprosil neschválit, nicméně je to právě to zkrácení lhůty z pěti měsíců na čtyři měsíce, které se podařilo dojednat minulý týden s Českou národní bankou.

To je potřeba říci. Paní ministryně? Nesouhlas. Dobrá. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Děkuji. Takže teď jsme u bodu číslo šest pozměňovací návrh A39. Rozpočtový výbor nedoporučuje přijmout.

To znamená, jediné, co je teď ještě hlasovatelné, je A73. Ano, přesně tak. Já naopak teď doporučuji, a to je ta výměna čtyř měsíců za pět měsíců, takže já jako poslanec teď doporučuji schválit A73. Já se omlouvám. Paní ministryně? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Mám za to, že teď budeme hlasovat o celém návrhu zákona.